Děkuji panu poslanci Štětinovi i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem před kolegou Hovorkou ještě jednou předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Po ukončení rozpravy. Pane předsedo klubu, po ukončení rozpravy? Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka, ještě v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Já bych se krátce vyjádřil k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Maxové. Problém je s tím, co už tady řekl kolega předseda rozpočtového výboru, že nelze jednoduše specifikovat potraviny pro zvláštní lékařské účely. Pro potřeby daně z přidané hodnoty je třeba přesně specifikovat, o jaké konkrétní potraviny se jedná.

Já si myslím skutečně, že pokud by mělo být kvalifikovaně stanoveno, které potraviny tam mohou být a které nikoliv, tak to vyžaduje práci, která bude minimálně trvat 14 dní nebo měsíc. Proto se přimlouvám, aby skutečně tento druhý pozměňovací návrh se stal předmětem jednání o další třeba novele daně z přidané hodnoty. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. To je přesně to, co říkal pan poslanec Hovorka, čeho já se bojím.

Toho já se bojím. Děkuji. Nyní paní poslankyně Radka Maxová, také k faktické poznámce. Prosím. Já bych jenom chtěla zase upřesnit, že přece potraviny pro zvláštní lékařské nebo léčebné účely jsou specifikovány ve vyhlášce a ten pozměňovací návrh tam samozřejmě dává, že to můžou být pouze potraviny, které mají na svém obalu deklarováno, že jsou pro zvláštní léčebné účely, plus je to samozřejmě hlídáno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. To není jen tak něco!

Pokud má kdokoliv debatu o něčem jiném, než je daň z přidané hodnoty... Nejednáme o ničem, co by bylo nezávažné, je to velmi závažný bod a vidíte, že i kvůli tomu je požadavek na přestávku poslaneckého klubu, a rád bych tedy, aby Sněmovna, pokud má jiné debaty, jednotlivci, než je tento zákon, aby je přenesli do předsálí.

Opravdu, prosím vás, važte, diskutujte. Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom krátce. Já vůbec nezpochybňuji tu dobrou snahu paní poslankyně Maxové, ale posílal jsem jí stanovisko Ministerstva financí. Tam skutečně je třeba přesně specifikovat, o které výrobky jde.

Jiný důvod, proč by tento pozměňovací návrh neměl být projednán, není než to, že to není vlastně řádně projednáno a není přesně specifikováno, které konkrétní výrobky. Posledním přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Pevně doufám, že nebudu poslední přihlášený, protože mám konkrétní dotazy buď na pana premiéra, nebo na pana zpravodaje, které se týkají tohoto zákona. A chtěl bych se věnovat dvěma okruhům jednak kontrolním hlášením a potom debatě, kterou tady vedou převážně vládní poslanci, a teď to nemyslím nijak kriticky, paní poslankyně Maxová, pan poslanec Plzák, pan poslanec Hovorka.

A mě by zajímalo, zda má vláda a Ministerstvo financí představu, jak bude vypadat to kontrolní hlášení. Proč jsme podporovali myšlenku Hospodářské komory, aby to bylo v zákoně? Protože všichni a myslím, že skoro všichni říkáme, že pro podnikatelské prostředí je potřebná stabilita.

Pak se také může stát, že dvakrát za rok se změní formát kontrolního hlášení, protože se něco doplní.